Ovšem nikoliv kvůli tomuto návrhu, ale díky dlouhodobě neřešené nekvalitní legislativě v oblasti loterií. V podstatě cílem této směrnice je ochrana vnitřního trhu, tedy prostupnost zboží a služeb v rámci Evropské unie.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Plzák a poté pan kolega Adamec s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Vážené kolegyně, kolegové. Je tady nějaký problém a všichni máme upřímnou snahu, jak tady sedíme, s tím problémem něco dělat. Ale já bych chtěl jenom zjednodušeně reagovat, nebo užít takový příměr na vystoupení paní kolegyně Havlové.

To si prostě nedovedu představit. Děkuji i za dodržení času. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolega Plzák to trošku zlehčil.

Ale je potřeba se na to podívat trošku jiným pohledem a vzít rozum do hrsti. Víte, já nesouhlasím s panem předsedou Okamurou, že úplná prohibice to vyřeší. Nakonec všichni víme, jak se dá obejít prostě dneska zákon, že to jsou soukromé prostory, místa, kde je slabá státní policie.

A to, že vznikají tyto černé herny, je naprostý .

A pokračuje to samozřejmě dál s ním, protože takovýto člověk nemá v herně co dělat.

Já si myslím, že to je ta správná cesta.

Ale pojďme se zaměřit i na hráče, protože já si myslím, že není nic jednoduššího. Lidská práva budou přednější. Protože co nám brání v tom, dneska stejně když jde někdo do herny, tak musí ukázat občanský průkaz.

Efekt velmi nízký. A víte, co se stalo? Nebyli zákazníci, nebyli i ty lehké děvy. Já si myslím, že tudy je správná cesta.

Tady se to stalo, ale my jsme někde jinde. Děkuji panu poslanci Adamcovi.